Tak ten lehký zápal plic dopoledne dostal a večer ho přešel, protože už mohl být na nějaké besedě a řekl, že ta byla moc důležitá.

My přece dostáváme podněty od veřejnosti, v nichž nás vyzývají občané z našich volebních krajů nebo i odjinud, abychom se ptali na to, co je jejich problémem. My máme úkol tuto žádost splnit a můžeme se ptát buďto tedy písemně, jak jsem vysvětlovala, nebo ústně, ale obojí vlastně padá úplně do prázdna, protože sem schválně ti ministři nechodí.

Nechodí prostě do práce.